Kolegyně, kolegové, prosím, abyste se usadili na svá místa. Činím tak proto, že předtím, než přikročíme k určení ověřovatelů této schůze, proběhne složení slibu nového poslance. Ještě jednou vás žádám, abyste se usadili.